Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 21. schůzi Poslanecké sněmovny.

O svolání schůze byli poslanci vyrozuměni včas. Náhradní karty a jejich čísla, pokud jsou vydány, jsou v protokolu 20. schůze, a pokud nebudete nic namítat, nebudu je opakovat. Navrhuji, abychom určili jako ověřovatelku paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Pavla Čiháka. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro určení těchto ověřovatelů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Není tomu tak. Omluvy tedy platí i pro schůzi 21. Návrh máte uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Poslanecká sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh tak, jak byl předložen písemně, byl schválen. Přistoupíme tedy k pořadu jednání.